Pane ministře, jestli byste nám tak mohl říct, kde jste nedávno stříhal pásku?

A copak jste udělal s tímto dotačním titulem, když jste nastoupil na úřad? Zrušil jste ho. My jsme ten program neustále upravovali tak, aby opravdu vyhovoval obcím, jak to maximálně jde. Pustili jsme tam nástavby, přístavby, všechno, co šlo.

Obcím se to samozřejmě líbilo, ale abych byla spravedlivá, pan ministr připravil v letošním roce program Nájemní bydlení nebo dostupné bydlení, ale je tam pouze 500 milionů korun pro obce, což je samozřejmě velmi málo, a je to úvěrový produkt, ale obce vlastně získají úrokovou sazbu zhruba 3 %. Dalším programem, který pan ministr úspěšně zrušil, je program pro mladé. Mě by opravdu zajímalo, co tato vláda má proti mladým lidem. A v tom programu pro mladé byl družstevní podíl.

Já doporučuji, pane ministře, se k tomuto programu vrátit, otevřít ten program na podporu družstevního podílu pro mladé lidi, a když samozřejmě budete argumentovat úrokovou sazbou, tak mladí lidé můžou bez problémů jet v režimu de minimis. Nikdy se tam ani nedohrabou do tohoto limitu, a kdyby to bylo přece jenom moc pro pana ministra financí, tak jim můžete dávat jenom dotaci na úroky, což samozřejmě nebudou žádné velké peníze pro státní rozpočet. Ale to by se tou bytovou politikou někdo musel skutečně zabývat. Za mého řízení Ministerstva pro místní rozvoj jsme měli program Technická infrastruktura pro obce. V rámci tohoto programu jsme pomáhali obcím zainvestovat pozemky pro následnou bytovou výstavbu. Je také potřeba si uvědomit, že když za nás se řešila problematika bydlení, tak úrokové sazby hypotéky byly 1,9 až 2,1 %. Bylo tedy jasné, že mladí lidé se orientují zejména do vlastnického bydlení, už jsme si to tady řekli mockrát, a v rámci tohoto oni potřebovali zrychlit stavební řízení.

Tak si prosím nechte vaše šoupání nohama, protože zatím skutečně vaše vláda v této věci nepředvedla vůbec nic. Ale já se k tomu dostanu ještě postupně. Nejsem škodolibá, opravdu přeji Ministerstvu pro místní rozvoj úspěch, pokud se podaří notifikovat ten program na dostupné bydlení, protože veřejná podpora nás velmi trápila. Všichni nás pořád přirovnávali k Rakousku, jak je to krásné, ale my si nemůžeme dovolit programovat programy bez veřejné podpory, protože Česká republika má mnoho takzvaných, jak to mám říci, hlasatelů do Evropské komise a byla by určitě na rozdíl od Rakouska Česká republika postihována. Vy jste si prostě vzali na mušku ty nejslabší ze společnosti, ať už jsou to důchodci, nebo občané a zejména mladí lidé. Spíše bych chtěla apelovat na to, abychom u takovýchto věcí opravdu měli zdravý rozum, zkusili si sednout k tomu jednomu stolu, protože i pro hnutí ANO je plán konsolidace veřejných financí velmi důležitý, ale nesmí zastavit hospodářský růst České republiky, protože to bude mít úplně opačné efekty.

Plán naší konsolidace byl vlastně založen na několika aspektech. Nikdy jsme neměli ambice zvyšovat daně lidem. A já se znovu a znovu ptám, protože vy pořád přecházíte tu výdajovou stránku, kde vy budete snižovat ty výdaje? V našem plánu konsolidace jsme chtěli snížit objem peněz na platy úředníků prostřednictvím spojování agend v důsledku rozumné digitalizace státní správy, slučování a rušení agend a snížení provozních výdajů jednotlivých kapitol o 5 až 10 %. Stejně tak musí dojít ke zrušení nepotřebných ministerstev.

Stejně tak je potřeba určitě začít sami u sebe. Já chápu, že to nejsou velké peníze, že to můžou být stovky milionů, možná řádky miliard, ale je to určitá symbolika i vůči lidem, že vláda začíná u sebe. Ale nic takového se neděje. Vláda jakoby opravdu prostě řekla, nás se to nedotkne.

Nad tím bychom se měli všichni zamyslet a myslím si, že takovouto cestou byste se vydávat neměli. Pro nás velmi důležité v tom našem plánu konsolidace bylo zvyšovat výběr daní, to znamená, navázat na to, aby se skutečně úspěšně vybíraly daně. A co čteme dnes a denně od ekonomů v médiích a tak dále? To je samozřejmě obrovský problém, protože vy se snažíte tyto rezervy dostat z kapes všech lidí v České republice. Napomáháte šedé ekonomice a jednou se to skutečně velmi nevyplatí. Je potřeba také posilovat důvěru veřejnosti v daňový systém, ale jak tomu mohou věřit, když ti, které volili, slibovali, že se do daní nikdy nepustí, a všichni občané České republiky dneska vidí efekt toho slibu. To znamená, nic není naplňováno, nic tady neplatí, každý měsíc se říká něco jiného a skutečně pro české občany je to velmi zmatečné a ta nekomunikativnost vlády v této věci je až alarmující. Pro mě je také velmi důležité, a teď to nemyslím nijak zle, ale je skutečně potřeba se zaměřit na čerpání evropských fondů.

Já se k čerpání evropských fondů ještě dostanu samostatně, ale pro mě je skutečně důležité přijmout takovou konsolidaci veřejných financí, která nezabrzdí českou ekonomiku, ale bohužel musím konstatovat, že pětikoalice jde přesně opačně. Navyšování daní navzdory, jak už jsem říkala, marketingové kampani, je opravdu negativní efekt do celé společnosti, protože my tady nehovoříme o nějakém drobném zvýšení daní.